Pane místopředsedo, máte slovo. Vážené dámy a pánové, tak po hodině, kdy, doufám, dostala i vládní koalice prostor se zamyslet, tak navrhnu ještě jednou zařazení tohoto bodu. Navrhnu ho tedy trošku v jiném znění.

Rychle, účinně, shodnout se na usnesení.

Tento pakt navíc staví návratovou politiku pouze na bázi dobrovolných repatriací, a to i pro země původu uprchlíků.

Pokud jste si mysleli, že Andrej Babiš bojuje proti masové imigraci, tak snad vás uvedená fakta vyvedla z omylu. Takže já bych byl rád, abychom poté, co jste nám to již jednou zamítli, aby ještě jednou tady dávám návrh alternativní a abychom to tedy projednali. Děkuji.

Pane poslanče, máte slovo.

Důvod je prostý. Součástí této zprávy je totiž i návrh ročních odměn kontrolní rady Grantové agentury a nebylo by asi příliš šťastné to přesouvat až na rok 2019.

Děkuji za slovo. Dobré odpoledne. My navrhujeme zařadit bod Je to z mé strany opakovaný návrh.